Takže ty vaše lži a výmluvy na Ukrajinu, co tady pořád předvádí premiér Fiala, to je opravdu... Ve stejné situaci logicky jsou i Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo. Ve stejné či podobné situaci. Přesto Česká republika má nejvyšší ceny plynu a elektřiny ve střední Evropě a ještě navíc jsme jedinou zemí ze střední Evropy, která je má nad průměrem EU. To znamená, to je přímo zločin, tohleto. Takovýmto způsobem vytahat miliardy z kapes našich všech slušných občanů a firem.

To je opravdu šílené a je potřeba to tady říct.

Vlastně vy jste okradli o peníze všechny občany České republiky plošně, abyste mohli přeposlat nesmyslné kompenzace distributorům energií, protože jste nezastropovali tak, jak jste měli, nejenom včas, a navíc ještě vysoko. Do toho máme dražší potraviny než v Polsku, takže i potraviny, ty základní životní potřeby, tady cenově eskalují. A kde už na to mají lidi brát peníze?

Prostě tyhle ty polopravdy, a lži, které neustále prezentujete, ale já myslím, že už lidé mají přehled a už to prostě vidí. A musím říct, že to je opravdu problém. Je to nejvíce v celé Evropské unii, nejvíce. Mimochodem, když se podíváte na ta čísla, na ty statistiky, které určitě Fialova vláda zná, jenom o nich mlčíte, tak Maďarsko má nejlevnější cenu plynu vůbec v celé Evropské unii ze všech zemí EU.

Takže takovýmto způsobem jedná vůči českým občanům a firmám Fialova vláda.

Neudělal nic. Jsou tady drahé náklady na bydlení, předražené bydlení, že slušní a pracující čeští občané už ani nemají na to si pronajmou byt v Praze. No logicky, protože ti ukrajinští ekonomičtí migranti samozřejmě zvýšili poptávku a samozřejmě se zdražily nájmy tak, že na české občany... Čeští občané už na to nemají peníze, takže mi říká řada občanů i na akci, na kampaních, že třeba chtějí jít pracovat do Prahy, mladí lidé jsou prostě lidi, kteří chtějí pracovat, jsou to práceschopní lidi, kteří chtějí pracovat, ale nemůžou, protože samozřejmě ty nájmy stouply tak kvůli Ukrajincům, že samozřejmě ta dostupnost bydlení se ještě zhoršila pro naše občany.

Zároveň bych chtěl poznamenat, že to byli právě

Takže ministr pro místní rozvoj Bartoš, ten má na starosti, aby řešil dostupné bydlení. Oni tady hrají mrtvého brouka, přitom jsou to právě oni, kteří to mají v gesci a mají to řešit.

No, tak to je vrchol. To znamená Fialova vláda, premiér Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN odsouhlasili o nás bez nás bez jakéhokoliv projednání v Poslanecké sněmovně, odsouhlasili to, že buď bude... a jsou tam kvóty, samozřejmě.

Polsko a Maďarsko se postavily proti.

Co k tomu říká Viktor Orbán, premiér Maďarska? Cituji: Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou. To je nepřijatelné, chtějí nuceně z Maďarska udělat zemi migrantů. Konec citátu maďarského premiéra Viktora Orbána.